No, takže já bych jako strašně rád. Ale vy dobře víte, že přeci ERÚ je nezávislé. To víte.

Takže je jasné, že v energetickém zákoně je potřeba upravit ustanovení o ochraně spotřebitele v energetice, ochranu spotřebitele posílit.

Takže tolik problémů. Takže se divím, že mě v tomhle směru interpelujete, ale snad jsem se to snažil vysvětlit.

Evropa.

Aby se nám nestalo, že to bude mít na nás velký dopad. My jsme to projednávali teďka na Evropské radě. A to bylo typické, jak funguje ta Evropa. A ty povolenky dneska mají nějakou cenu. Nikdo neví, kdo ji určuje. Naše firmy za to platí obrovské peníze. A samozřejmě to má dopad na evropský průmysl.

A potom co tam odznělo?

A co se stalo? Evropané nestačili vyrábět. Všechny evropské firmy údajně zkrachovaly.

Takové elektroauto má desetkrát míň součástí než normální auto. Dopad na průmysl si můžeme představit.

Samozřejmě toto jsou ty energetické věci.

Takže já určitě, ale já nevím, jakým způsobem.

To určitě chceme. Ale znovu opakuji, v jakém jsme postavení.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na pana premiéra a nabídnout mu spolupráci v otázce zvýšení poplatků z těžby nerostných surovin. Máme tady 100 hlasů. Myslíme si, že současně by to mělo být doprovázeno snížením zdanění práce, což mělo jak hnutí ANO, tak Piráti v programu. Klidně to může být rozpočtově neutrální. Beru vás za slovo a věřím, že to vláda předloží. To je jedna věc. Druhá věc.

Nebo nemá zájem? Pokud ne, paní kolegyně nenavrhuje žádné usnesení, mohu tedy interpelaci ukončit. Protože je řádně omluven, navrhnu usnesení Poslanecké sněmovně, že se obě interpelace odkládají.